Ta podstata je poměrně jednoduchá. Současný exekuční řád v § 71a říká, že exekuční příkaz pozastavení řidičského oprávnění povinného, tj. ten, kdo neplatí výživné, může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Jak, předpokládám, všichni víme, i po 18. roku věku jsou naše děti, které už jsou potom zletilé, stále studenty, třeba ještě i střední školy, následně třeba vyšší odborné školy a vysoké školy, a pokud studují denní formu studia, platí pro povinného, tzn. toho, kdo má platit výživné, povinnost přispívat na výživu tohoto svého dítěte. Podstatou tedy je, že tento § 71a rozšíříme dovětkem, nebo pokračováním.